Přečtu procedurální návrh, který zde zazněl. Doufám, že jsem si ho poznamenal dobře. Budeme hlasovat o přerušení tohoto bodu, dokud neodpoví pan premiér na dotazy, které zde položil na plénu pan místopředseda Filip. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento procedurální návrh nebyl přijat a my pokračujeme v projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvenky, které jsem obdržel.

Budeme pokračovat dál. Eviduji zde několik faktických poznámek. První faktickou poznámku má pan ministr Herman, po něm se připraví pan poslanec Novotný s faktickou poznámkou. Děkuji, pane předsedající. Já jen stručně k tomu, co tady zaznělo ohledně překrucování historie. Před 33 lety jsem byl kvůli tomu, že jsem odmítal překrucovat historii tak, jak to chtěla komunistická propaganda, vyhozen Státní bezpečností ze zámku Hluboká nad Vltavou, kde jsem prováděl turisty, a bylo mi řečeno, že tam provádím ideologickou diverzi, a díky komunistickému režimu jsme musel nastoupit jako pomocný dělník do Jihočeských pekáren, konkrétně Stecherova mlýna, kde jsem byl pak následně vyslýchán Státní bezpečností, která tehdy měla hájit mé zájmy, když jsem byl členem té nejrevolučnější složky. To jsem dodnes nepochopil. Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Martin Novotný a připraví se s faktickou poznámkou pan poslanec Martin Komárek. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych chtěl prostřednictvím pana předsedajícího říct panu kolegovi Filipovi jednu takovou svou důležitou zkušenost.

Ale co mi už léta vrtá hlavou, je to, že jsem se mnoho let předtím zúčastnil jiného pietního aktu, pietního aktu za účasti jednoho z oficiálních zástupců Ruské federace, a bylo to mnoho, docela dost let předtím, než kdokoliv v tomto sále vůbec znal tu skutečnost, že se hlavní náměstí v Kyjevě jmenuje Majdan. A při tom pietním aktu, mnoho let před těmi ukrajinskými událostmi, jsem z úst tohoto diplomata, a bylo to adresováno českým válečným veteránům, to myšlenkové schéma, s oním vzestupem fašismu, s tím specifickým pojmenováváním toho slova fašismus, jaké v téhle věci zaznívá, slyšel mnoho let předtím, než k těm faktickým problémům došlo. A to je pro mě strašně důležitá skutečnost v tom hodnocení celého dění a myslím si, že ta propagandistická vize v tomto smyslu předcházela té realitě a je skutečně sofistikovaná. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Komárek, po něm pan poslanec Daniel Korte. Máte slovo. Dámy a pánové, já teď budu výjimečně vážný. Dějiny 20. století ve východní a střední Evropě byly mnohdy hrozné a lidi museli volit mezi velmi špatným a ještě horším. Pane místopředsedo Filipe prostřednictvím pana předsedajícího, já samozřejmě neomlouvám Stepana Banderu, ale do jisté míry chápu člověka, který prožil genocidu vlastního národa, kterou na něj uvrhl Stalin. Vy dobře víte o obludném hladomoru, který doprovázel ukrajinskou kolektivizaci, kdy podle hodnověrných zdrojů, je to strašné, ale musím to říct, prostě děti byly jezeny svými rodiči. Za to mohl jediný člověk Stalin. Znovu říkám, já to neomlouvám, ale pokud mluvíme o historii, připomeňme i tohle. Druhá poznámka. Asociační dohoda nikterak v žádném případě neohrožuje vztahy Evropské unie a České republiky s Ruskem, není to nic proti Rusku, ani v náznaku, je to prostě pouze možnost, jak pomáhat Ukrajině. A předpokládám, že Rusko chce Ukrajině také pomáhat. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Korte a po něm pan předseda Schwarzenberg. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

A je to prosím něco jiného. Já vám děkuji.

Máte slovo, pane předsedo.

Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Holík, a jestli nebude další faktická poznámka, pak je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Grebeníček. Máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení vzácní hosté, kolegyně a kolegové. Já jsem chtěl odpovědět kolegovi Novotnému, bohužel odešel.

Děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kalouska.